Pojďme se nad tím zamyslet a najít jinou formu než tu, kterou navrhujeme, protože ve výsledku na to doplatíme všichni. Tak, faktických poznámek ještě trochu přibylo. Jednak si myslím, že dobrá práce legislativce a ještě vládního poslance nemá fungovat tak, že ho tady napadne něco teď u řečnického pultíku ve třetím čtení. Takhle se tak důležité věci pro občany této země nedají dělat.

Potom konkrétně k tomu, co jste navrhl.

Děkuji. Faktická poznámka paní poslankyně Langšádlová, poté paní poslankyně Kovářová. Děkuji za slovo.

Děkuji. Paní poslankyně Kovářová faktická poznámka. Poté pan poslanec Václav Klaus.

Naopak, možná by stálo, a teď mě tak napadlo, možná by stálo za úvahu, paní ministryně, začít přemýšlet o tom, zda by skutečně nemělo smysl dělat něco s daní z nemovitosti a zároveň snížit zdanění práce a nechat více peněz lidem. A pokud mám ještě čas, tak si dovolím připomenout, že to, že si kupující odečítají úroky z daní, tak s tím počítá také banka již předem, když se rozhoduje, zda dá zákazníkovi, klientovi hypotéku, či nikoliv.

Děkuji. My za hnutí Trikolóra vítáme návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně.

Tehdy ovšem ochota vlády ke zrušení byla nulová. Já jsem rád, že se to po těch čtyřech neúspěšných pokusech, protože dneska to bude pátý, změnilo, a dokonce paní ministryně používá některé stejné argumenty pro zrušení daně, jako jsme celou dobu používali tehdy my. Takže mohu konstatovat, že naše vystoupení tady několikrát v průběhu posledních let nebyla zbytečná a mnohé naše argumenty padly na úrodnou půdu. Já vítám, a samozřejmě my vítáme, návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti. Pro nás to znamená konec této absurdní, nelogické a nespravedlivé daně, která prodražuje náklady na pořízení vlastního bydlení o 4 %. Na byt, který dnes stojí 3 miliony, musí vytáhnout každý občan ze své kapsy 120 tisíc korun, aby zaplatil státu za to, že si jde koupit nemovitost z peněz, které již jednou zdanil. Já už jsem tady říkal několikrát v průběhu těch posledních let, že zrušením této daně se alespoň částečně uleví lidem, kteří si kupují vlastní nemovitost, což je při vysokých cenách bytů určitě pomoc nikoliv nevýznamná. Ale bohužel vláda ten náš návrh neokopírovala úplně dobře, a nebyla by to tato vláda, aby zrušení daně něčím nezkomplikovala. A to je zde diskutované zrušení daňových odpočtů úroků z hypoték, což mi trochu tu radost ze zrušení daně z nabytí nemovitosti kazí. My jsme chtěli zrušit daň z nabytí nemovitosti bez jakýchkoliv dalších podmínek, protože chceme zemi, ve které lidé vlastní své domovy. Chceme zemi, kde lidé jsou schopni zajistit bydlení sobě a svým potomkům, a stát by k tomu měl vytvářet podmínky a předpoklady. Vlastnické bydlení je také zároveň formou pro mě určitého majetkového zabezpečení pro každého občana, a i to je důvod pro zrušení daně z nabytí nemovitosti. Bohužel vláda přistoupila ke zrušení daně po svém a zrušení daně si tak lidé zaplatí jinak, místo jednorázové daňové zátěže jim vláda plánuje její rozložení v čase.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid v sále! Přeneste své diskuse do předsálí!